To je prakticky skoro nemožné.

Děkuji za pozornost.

Musím říci, že navrhuji Sněmovně, aby vyslovila nesouhlas s odpovědí, protože pan ministr nakládá, nakládá na toho slušného člověka, kterého odvolal, neustále víc a víc. Nepovede se žádnému generálnímu řediteli Povodí Odry, aby ho pochválil starosta obce Nové Heřminovy. To jsem si jistý. Naprosto jistý! A jestli argument pro odvolání nebo špatnou komunikaci je ten, že obec, která se brání výstavbě přehrady, nehodnotí dobře ředitele podniku, který má od vlády za úkol tu přehradu postavit, tak to je postavené úplně na hlavu.

A když už mluvíme o té aroganci, já si myslím, že funkce s sebou nenese automaticky nárok na pravdu a je to i o nějaké slušné lidské komunikaci. Pan ministr je mladý člověk, pan generální ředitel je minimálně o generaci starší. Já tomu rozumím, že ministr ho kvůli tomu může odvolat. A protože a já jsem to tady říkal, že pana Krajíčka dlouhodobě znám a že mám s ním velmi dobré vztahy a že si ho vážím.

A ten argument o tom, že má silnější mandát...

Já jsem ten příklad o výběrovém řízení v Lesích České republiky uváděl jako příklad naprosto tristní personální politiky pana ministra zemědělství Jurečky, abych podtrhl vystoupení svého kolegy pana poslance Stanjury.

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, hodinu a patnáct minut poslouchám diskusi a je docela zajímavá. Jsem z Ostravy, Moravskoslezského kraje, a Povodí